Děkuji za slovo.

Chceme umožnit, aby rodiče mohli zvážit u těchto dětí, které jsou vývojově často velmi rozdílné, tu jejich rozdílnou míru samostatnosti.

Aby se rodiče alespoň někdy s nimi mohli učit, aby se mohly řešit ty různé hraniční stavy a situace, kdy už to není dobré, když je to dítě samo doma.

Rodiče se podle něho nechovali.

To by tedy znamenalo 225 milionů korun.

Proto bych velmi, velmi apelovala na zvážení. Myslíme si, že to snížení stresu rodinám za to stojí. Druhá věc je návrh postupného nárůstu ošetřovného.

Nechceme zatěžovat úřady práce žádostmi o dávky mimořádné okamžité pomoci.

Jsme přesvědčeni, že tohle je částka, která se ve vztahu k rodinám dá dobře zdůvodnit.

Děkuji vám za zvážení těchto dvou pozměňovacích návrhů a věřím, že přinejmenším těch 11 let věku včetně by mohlo projít. Děkuji za pozornost.

Situace se teď opakuje.

Když se podíváme na statistická data, na která tady upozorňuje vícero renomovaných společností, tak vidíme, že nízkopříjmové rodiny ty rezervy, které měly a které byly velmi tenké, vyčerpaly během první vlny.

A jsou tam dost často i případy, kdy je velmi nízké vyměřené výživné na děti po rozvodu, tak je to opravdu velmi složitá situace.

Ale já jako zákonodárce se nemohu dívat na problém toho, že je tady úzké hrdlo ve zdravotním systému, optikou, že mě nezajímají ti ostatní rodiče, kteří nejsou zdravotníci a kteří mají opravdu problémy v tom, že nejsou schopni zabezpečit hlídání dítěte a nejsou schopni nějakým jiným způsobem to zvládnout, a zároveň se propadnou ve svých příjmech.

Ale velmi bych apeloval na to, abychom se opravdu nedívali jenom optikou jedné části spektra zaměstnanců, ale optikou rodičů, kteří jsou ve svízelné životní situaci. A jak oni si mají poradit? Jak to mají zvládnout?